Kdybyste napsal: odvolal jsem ho, protože nesplnil můj pokyn nebo mé přání, tak jsme tu polemiku nevedli.

Metoda výběru nezaručuje výsledek.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane ministře zemědělství, udělal jste hrubou a nemravnou chybu, respektive váš náměstek. Takže já na rozdíl od pana Stanjury si myslím, že byste se měl zamyslet nad tím, jak v tom budete pokračovat.

Děkuji za slovo.

Na Lesích České republiky vidíme, že pan ministr Jurečka věnoval Lesy České republiky lidem, kteří vyváděli ohromné prostředky prostřednictvím nevýhodných zakázek. Děkuji za pozornost.

Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, prostřednictvím pana předsedajícího bych předřečníkům jenom chtěl říct, že oni asi podle sebe soudí tebe, protože oni na to byli zvyklí.

A je mi to úplně jedno. Ale bylo mi to jedno a nezkoumal jsem to. Je mi to fakt úplně jedno!

Ale rozhodně to tak nebylo. Teď tady mám několik faktických poznámek.

Mně to fakt není příjemné, že člen vlády si řekne svoje a odejde. Já se ohrazuji proti tomu, co řekl! Já tady nenapadám politickou příslušnost nového generálního ředitele a říkám to tady potřetí!

Možná to není pravda. Podle mě je to dobře. Nebudu ho hodnotit podle toho, jestli je tam, či onde politicky organizován.

Děkuji.

Pane vicepremiére není tady.

To byla poslední faktická. Využije, tak poprosím pana poslance, aby posečkal. S přednostním právem pan ministr.

Potom je tady další záležitost.